To je - Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva Molim predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospodina Žarka Tušeka da podnese izvješće. Poštovana gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 18. sjednici održanoj dana 13. travnja 2017. godine zahtjev Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta od 10. travnja 2017. godine upućen putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske od 10. travnja 2017. godine predsjedniku Hrvatskog sabora za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Tomislava Sauche zastupnika u Hrvatskom saboru zbog osnovane sumnje da je počinio dva kaznena djela zlouporabe položaja ovlasti iz članka 291. stavak 1. Kaznenog zakona i dva kaznena djela krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz članka 279. stavka 1.i 2. Kaznenog zakona. Tomislav Saucha zastupnik je 9. saziva Hrvatskog sabora te na temelju članka 76. Ustava RH i članka 23. Poslovnika Hrvatskog sabora ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata te se bez odluke Hrvatskog sabora protiv istoga ne može pokrenuti niti voditi kazneni postupak. Nakon provedene rasprave Mandatno-imunitetno povjerenstvo na osnovu članka 116.

U ovom slučaju ali većinom glasova, ne jednoglasno Mandatno-imunitetno povjerenstvo držalo se na dosadašnjoj praksi da se u slučaju zahtjeva DORH-a ili suda daje odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika koji ima zastupnički imunitet u ovom slučaju zastupnika Tomislava SAuche. Otvaram raspravu. U ime Živog zida i SNAGA-e zastupnik Ivan Pernar.

Uvaženi zastupnici, kolege poštovane. Prvi put sam u nezavisnost DORH-a posumnjao kada je stigla famozna optužnica za grafite, znači za to se radilo ono o šabloni navodno ovakve veličine dva takva grafita čija je ukupna šteta navodno u biti 30 kuna ako se gleda usluge nekog rada, pa to nije ni sat vremena ali ajmo reć da je osam sati u studentskom centru minimalna satnica za jednodnevni posao, to je 160 kuna u suštini i malo boje i vode.

Veli nisam. A kažem ja njoj cijela Dalmacija izgrafitirana grafitima HDZ-a nikada nijedan HDZ-ovac zato nije bio procesuiran. I sve to se onda kasnije nadovezalo na moj službeni susret sa veleposlanicom Bjelorusije pri Hrvatskoj u sjedištu u Beču i također je predstavnica u OESS-u i dotaknuli smo se pitanja ljudskih prava i slobode u Hrvatskoj, ja sam rekao da se mene procesuira za grafite u Hrvatskoj. A ona je meni rekla za grafit, ja kažem da, i kazna je do dvije godine zatvora za to. Kaže ona meni zamisli Ivane veli mi u Bjelorusiji ako neko piše grafite recimo protiv Lukašenka zbog vandalizma kao oštećenja tuđe imovine idu na sud, sude im tamo i dolaze novinari. To su tamo suđenja zbog grafita su spektakl, atrakcija i onda EU kojoj Hrvatska pripada kaže pa nije uredu suditi ljudima zbog grafita, kažu to je pritisak na slobodu mišljenja, izražavanja, ograničava se umjetnost itd. Međutim kaže ona meni u isto to vrijeme u EU u parlamentu jedne članice se zastupniku sudi zbog grafita, zamislite koje je to licemjerje. Znači Hrvatska recimo osuđuje recimo progon nekoga u Siriji koji ide u zatvor recimo zato jer je pisao grafite protiv Bašar al-Asada, a u isto to vrijeme Hrvatska država procesuira svog vlastitog zastupnika i prijeti mu kazna do dvije godine zatvora. Prestrašno.

I onda je došao gospodin Saucha sa njegovom pričom i tim Dnevnicama i sada meni je prva stvar koja mi je upala u oko je bila poklapanje trenutka rasprave o ministru Barišiću i zahtjeva za njegovim pritvaranjem. Ja sam kao zastupnik u Saboru stekao dojam da je cilj te optužnice bio skrenuti pozornost sa rasprave o Barišiću. I uistinu se to i dogodilo, idući dan više nikoga nije zanimao Barišić Pavo nego je sve zanimao SAucha Tomislav. A da je optužnica čudna svjedoči to kojom brzinom se sve odvijalo. Znači recimo za neki ajmo reći relativno mal iznos za državu pola milijuna kuna, se u roku par dana doslovce čovjeka od trenutka kada je dao potpis na vještačenje do trenutka kada je završio u zatvoru se sve izdogađalo. I još što je zanimljivo, premijer Plenković u tom trenutku zove u Vladu državnog odvjetnika Cvitana. Pazite kada je pukla afera sa Agrokorom, kada se je otkrilo da gazda je izdavao mjenice bez pokrića, da ima 50 milijardi i više kuna dugova, to je skoro pola hrvatskog proračuna koji se nema od kuda vratiti, da je izvaro svakog kog je mogo izvarat, tada nije premijer Plenković pozvao gospodina Cvitana u Vladu i rekao što činite po ovom pitanju. Nemojte mi samo reći da je to neki činovnik u Agrokoru odgovoran za mjenice bez pokrića da nije recimo Ivica Todorić. I znači u slučaju Agrokor gdje se radilo o minimalno 50 milijardi kuna, tu premijer ne zove Dinka Cvitana na Markov trg, ali u slučaju gospodina SAuche za 500 tisuća kuna dolazi gospodin Cvitan daje izjave i pazite što kaže Plenković, nemojte samo da slučajno pomislite da je neka tajnica za to odgovorna, aludirajući time da je kriv upravo Tomislav SAucha. I dalje kako se istraga odvijala uočilo se više detalja koje nije uočilo zamislite državno odvjetništvo koje je to po službenoj dužnosti trebalo nego sam Saucha kada je išao istraživati je shvatio, hej, pa ovi su krali na dnevnicama i nakon što ja tamo više nisam bio. I danas je taj krunski svjedok protiv njega, ta tajnica i sama pod istragom i jedan korak od optužnice i premještena iz Vlade upravo zbog toga. A sjetite se, premijer je govorio, nemojte samo reći da je slučajno tajnica neka odgovorna za sve to. I što se dalje događalo? Što se dalje događalo? Na grafološkom vještačenju a inače potpis gospodina Sauche je dosta jednostavan, radi se o dva tiskana slova. I veli vještak, jučer je bio naslov ogroman, svi mediji su o tome izvještavali. Pazite koji detalj, da svi Sauchini potpisi su jedan identičan drugom. A prirodna je varijacija u potpisu, svako od nas kada se potpisuje, svaki naš potpis će biti malo drukčiji. Evo, sada znate svi, svatko kada se potpisuje teško je da ti netko kaže imitiraj potpis koji si potpisao prije tjedan dana pitanje je da li bi ga uspio iskopirati a svi Sauchini potpisi su jedan identičan drugom. I vještak kaže, vještak kaže da je očito da ti potpisi, da ih nije napisao, potpisao Tomislav Saucha. I sad što se događa? DORH umjesto da uvidi da je ušao u jednu mutnu političku igru, a evidentno je mutna politička igra, DORH znači priznaje da nije temeljito proveo istragu, pazite na koji način, time što su odjedanput rekli, pa ima i još nekih spornih dnevnica. Da je istraga temeljito bila napravljena, da li bi DORH odjedanput sve sporne dnevnice vidio? Bi.

Međutim, istraga je bila politički motivirana, ad hoc na brzinu i zbog toga je ostalo još tih dnevnica koje nisu bile uračunate u prvi zahtjev. I DORH umjesto da vidi da se radi o jednoj čudnoj igri, odnosno znaju da se radi o čudnoj igri, ali umjesto da se poklope ušima, oni kažu tražimo novo skidanje imuniteta za Sauchu. Kolege iz SDP-a, ja sam im rekao već tada, ovo sa Sauchom, ovaj tempo, brzina, traženje pritvaranja, rekao sam ovo nije pravni proces, ovo je politička kirurgija. I pozvao sam tom prilikom DORH da se bavi suzbijanjem stvarnog kriminala u Agrokoru. I istraga nikad ne bi vjerojatno počela da nije Božo Petrov dao kaznenu prijavu. Zamislite koja je to žalosna činjenica da je predsjednik Sabora morao podnijeti kaznenu prijavu da bi dao do znanja, pazite da bi dao do znanja DORHU da više gospodin Todorić nema političku zaštitu. Znači tek u tom trenutku je DORH krenuo u istragu. A što se događalo samnom? Kaže istraga Pernar slika se s djecom po školama, kaže DORH, kaže Cvitan provodimo istragu.

Ne, čekao je. Zato jer mu je sin menadžer u Konzumu. I bivšeg guvernera Rohatinskog je uhljebio. I naš ministar Marić je isto na kraju krajeva bio njegov menadžer. A to je ta ekipa. I sada što se događa? Očito je da postoje određene firme poput Agrokora koje su van zakona, koje posluju na rubu ili van zakona a koje su zaštićene od svih državnih institucija. I umjesto da se državno odvjetništvo bavi takvim tipom kriminala, znači ozbiljnim kriminalom zbog kojeg će nastradati tisuće, državno odvjetništvo ekspeditivno, munjevito, ad hoc, kolegu Sauchu šalje u zatvor. Znate kada dođete u zatvor, prva stvar koju rade, odnosno u pritvor je da vam skidaju vezice na cipelama kao da se ne objesite. I kada sam vodio prosvjede protiv HDZ-a tada su mi svaki put skidali vezice na cipelama. A toliko često sam bio interniran u taj pritvor na oranicama da sam na kraju kupio tenisice na čičak da ne moram non-stop skidati i vraćati nazad vezice. I sada ne samo to, ali kada idete u Remetinec gledaju vam i analni otvor, to je cijela procedura, ono kao u onom filmu Rambo u Americi kada ga u policiji, kada ga tuširaju, slično tome. I sada šta se događa, ja sam znao šta Sauchu tamo čeka, ja sam rekao ljudi nemojte vlastitog kolegu, nemojte mu to raditi, jer sutra bi mogli vi skidati vezice sa cipela. Međutim, moji apeli nisu urodili plodom. I ja sam bio jedini koji je glasao protiv njegovog skidanja imuniteta. I jako me veseli što je SDP otvorio oči i što sada shvaća da smisao ove naknadne tobožnje istrage koju DORH radi nije stvarno saznavanje činjeničnog stanja nego se radi o nastavku političkih igara u koje je Cvitan upetljan samo zato da bi nastavio svoj mandat. A reći ću vam još jednu stvar, ja sam pitao Cvitana, O.K., evo, imamo jednu kaznenu prijavu protiv Sauche, odnosno jedan predmet i sada na brzinu čovjek ide u zatvor. Ja pitam kako to da još nije počelo ni jedno suđenje Milanu Bandiću koji ima preko 200 kaznenih prijava itd. A to, slučajevi su stari preko 20 godina, još od 2000. kada je potpisao štetan ugovor o izgradnji pročistača voda. Znate šta mi je Cvitan odgovorio? Kaže, čuj Ivane velik, Bandić je nadnaravno stvorenje, nadnaravno stvorenje. A kolega Saucha nije nadnaravno stvorenje i zato ono, ajde stari, ono, uzmi torbu i ćao bao. I što vam time hoću reći? Da se nažalost DORH ne bavi krupnim kriminalom nego uhvate se jednog detalja, ulove nekog kao sumnju, kao evo imamo ga, sad ćemo ih mi uloviti i na kraju ispadne ćorak. Ispadne da na kraju čovjek nije kriv.

Dakle, prva replika zastupnik Bunjac. Uvaženi kolega Pernar, vi ste sada u biti rekli jednu vrlo bitnu činjenicu, a ta je da se zakoni u Hrvatskoj primjenjuju selektivno, da dakle za jednog čovjeka vrijede jedni zakoni, jedna pravila, za drugog čovjeka vrijede drugi zakoni, druga pravila. Kao što ste nedavno lijepo spomenuli za 16000 kuna se siromašnu ženu izbacuje iz stana. Za 16 milijardi kuna se tajkuna ostavlja da živi u dvorcu. I to doista nije dobra poruka, jer ja se zaista mogu zapitati da li vaš život vrijedi više nego moj, odnosno da li moj život vrijedi više nego vaš? Da li smo mi u 21. stoljeću kad živimo u nekom visoko razvijenom tehnološkom društvu došli na razinu da u stvari više ne poznajemo čovječnost, da više ne poznajemo nekakvu elementarnu prirodnu zakonitost. Gospodin Dinko Cvitan izgubio je svaki kredibilitet i iz toga razloga ja podržavam vaše suprotstavljanje njegovim nalazima. Doista nema čovjeka u Hrvatskoj, a što je najžalosnije među pravnicima koji ima dobro mišljenje o državnom odvjetniku. Oni su gotovo suglasni da je prijašnji državni odvjetnik bio vrlo slab u svom radu, a da je ovaj njegov nasljednik trenutni tek njegova blijeda kopija.

Znači sjećam se kao danas kada je premijer Plenković kod prvog zahtjeva doveo državnog odvjetnika i kao mi ćemo se borit protiv korupcije, a on je predsjednik političke stranke koja je pravomoćno osuđena da je izvukla iz državnog proračuna, tj. nepravomoćno bila osuđena da je izvukla 22 milijuna kuna. I onda naravno Ustavni, Vrhovni sud padaju sve presude i protiv Sanadera i protiv HDZ-a. I prema njima gospodin Sanader je bio nedužan dok se ne dokaže suprotno.

Tek tada je on zapravo se našao u problemima. Dok se u slučaju gospodina Sauche promijenila pravna praksa i odjedanput je čovjek kriv dok ne dokaže da je nevin. Držite sve institucije, držite medije. Ja sam se isto u početku ono sam se pitao, ono pa je li to moguće? Jer ono kad sam pitao kolegu Sauchinog tamo Freda Matića, pitao sam ga pa jel' moguće da on stvarno nije kriv? Znate što mi je Fred Matić rekao? Veli Ivane zatvori su puni nevinih ljudi. To mi je rekao. To je naše pravosuđe, a mnogi krivci su na slobodi i smiju se, a najgori od njih je onaj kaj ima adresu na Himperu 5. Hvala. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Pernar, ja uistinu eto ta se rasprava u slučaju kolege Sauche već drugi puta ovdje uistinu i ljudski i u okviru nekakvog rukovođenja, tj. vođenja našim povjerenstvom pokušavao sam se izuzeti iz bilo kojih politikantskih ocjena, pogotovo ne nekakvih osobnih kvalifikacija prema kolegi koji se našao u jednoj vrlo kompleksnoj, pravnoj a i ljudskoj i osobnoj situaciji. I uistinu, želim vjerovati da je on nevin i uistinu želim vjerovati da su institucije pravosudne, tj. da će pred pravosudnim tijelima Republike Hrvatske on uspjeti dokazati svoju nevinost. Ono što bih htio reći, mi smo sada na žalost na prošloj sjednici Mandatno-imunitetnog povjerenstva promijenili našu praksu, tj. stav kluba SDP-a je išao za to da praksa koja je do sad bila više ne postoji. Naravno biti će prostora i vremena da se i o tome diskutira, nego ja bih htio se osvrnuti na ovaj vaš dio gdje vi dajete zapravo jedne političke ocjene rada Državnog odvjetništva RH o kojima ja zapravo nemam nikakve spoznaje. To su vaše osobne ocjene i gdje cijeli ovaj slučaj stavljate u korelaciju sa strankom kojoj ja pripadam, a to mi se ne čini posebno korektno sa vaše pozicije. Jer ako ste sada artikulirali da je cijena sadašnjeg ostanka državnog odvjetnika Republike Hrvatske, ovaj proces a to ste na neki način i vi pokušali komunicirati kroz ovu vašu raspravu, onda bih ja mogao jednako tako nekorektno prema vama postaviti pitanje koja je bila cijena njegovog dolaska na mjesto glavnog državnog odvjetnika s obzirom da ga je imenovala parlamentarna većina koja je danas parlamentarna manjina? Ja vas molim da se takve kvalifikacije ne koristimo tako jednostavno, jer na način vi svojom diskusijom zapravo kompletno derogirate poziciju glavnog državnog odvjetnika, a u ovom slučaju još [[Upadica predsjednik: Vrijeme.]] ju vezujete uz rad stranke kojoj ja pripadam, a mi sa njegovim dolaskom i sa njegovim radom nemamo apsolutno nikakve veze [[Upadica predsjednik: Vrijeme.]] To sam samo htio reći.

Evo gospodine uvaženi Tušek, ja vas pitam iskreno da je državni odvjetnik stvarno nepristran i korektan bio u slučaju Saucha, da je bio, pođimo od pretpostavke da jeste, da li bi odmah vidio sve sporne naloge ili bi naknadno pronalazio jer znate što se sutra može dogoditi? Može sutra reći DORH e našli smo još jedan nalog, tražimo opet da se sjednica MIP-a sastane jer to se upravo sada dogodilo. Znači istraga je provedena odnosno predistražne radnje su provedene jako aljkavo. A da su bile temeljito provedene mi bismo kod prvog skidanja imuniteta skinuli u kompletu za sve naloge, a ne da oni naknadno iz šešira izvlače nove.

I pitajte se još jedno pitanje, tko su ljudi iz Hrvatskog sabora koji su odmah po skidanju imuniteta završili u pritvoru odnosno u zatvoru? Znate tko? Branimir Glavaš koji je bio optužen i na kraju osuđen pa je opet pala presuda za mučenja i ubojstva civila i Ivo Sanader koji je bio ono za milijunske pronevjere. Znači mi smo kolegu SAuchu gurnuli skupa u taj elitni krug ljudi.

Zahvaljujem predsjedniče Sabora.

Zastupnički imunitet je uveden davno da bi se zaštitilo parlamentarce od svoje volje kralja. A kasnije je on zadržan da bi se zaštitilo parlamentarca od svoje volje izvršne vlasti. Da li on predstavlja privilegiju zastupnika, povlasticu zastupnika? Ne. Da li on štiti zastupnika od kaznenog progona? Ni malo, progon će se naime provesti kada prođe zastupnički imunitet odnosno kada mu istekne mandat. Prema tome, tu niko nikoga ne štiti i niko nije privilegiran. Ali da li postoji opravdana sumnja da se može nad zastupnikom provesti politički progon, čisto teoretski? Moguće je. Zašto je ona moguća? Zbog načina izbora glavnog državnog odvjetnika. Njega se bira u Parlamentu na prijedlog Vlade, znači njega bira parlamentarna većina. I možemo pretpostaviti da će tako izabrani glavni državni odvjetnik provoditi volju takve parlamentarne većine. Na koncu gospodin Cvitan je izabran i voljom HDZ-a i voljom SDP-a glavnih stranaka, a kada je biran gospodin Bajić njego prečasnik, gospodin Cvitan je bio njegov prvi zamjenik. Dakle ja govorim ovdje načelno, apstrahirajući od imena i prezimena. Da li je naša dužnost da uočimo tu činjenicu, a ja mislim da jest i kada se suočimo sa ovakvim slučajem da razmislimo o svojoj dosadašnjoj praksi. A naša dosadašnja praksa ja sam shvatio bila je pogrešna. Bio je običaj i bila je takva praksa da se imunitet nikada ne skida na zahtjev privatne osobe po privatnoj tužbi ali da se uvijek ne kritički skida na zahtjev državnog odvjetništva. Ja mislim da bismo mi tu praksu trebali preispitati. Ništa se neće dogoditi ako se kazneni progon provede nakon isteka zastupničkog mandata, ali ništa. Kod nas procesi traju 20 godina, pa šta se dogodi? Ništa. Pa šta će se ovdje dogoditi ako započne četiri godine kasnije? A da se prvog dana mandata traži skidanje imuniteta, ništa se neće dogoditi ali ćemo odbiti jednu mogućnost, a na koncu ako baš hoćete zaštititi i držanog odvjetnika da postavlja takve zahtjeve i dovodi svoju poziciju ili svoju objektivnost u pitanje. Državni odvjetnik mora znati može postaviti zahtjev i bit će odbijen, dok god traje zastupnički mandat osim za kaznena djela za koje je zastupnik zatečen u izvršenju i za koje je predviđena kazna dulja od pet godina. A to znači ako je zastupnik ubio pa su ga zatekli s pištoljem u ruci iz kojeg se dimi. Ali za ovo drugo mi moramo tu svoju dosadašnju praksu ja mislim razmotriti ponovno i mi smo u klubu SDP-a razmotrili i zašto smo sada prvo smo dopustili prvi puta progon Sauche, kazneni progon i pritvaranje. Saucha je pritvoren jer je obrazloženje bilo da će utjecati ili da može utjecati na svjedoke. Nakon SAuchinog saznanja da je praksa nastavljena i kada je on već otišao državni odvjetnik nije zatražio pritvor za osobu za koju to isto državno odvjetništvo tvrdi da je sa SAuchom zajedno radilo.

Ja, mi ovdje ne možemo suditi, ja ne znam šta se dogodilo i ne želim o tome procjenjivati. Ali ja Sauchu kao svog kolegu ne želim izložiti mogućoj šikani izvršne vlasti ili onima koji bi se htjeli dopasti izvršnoj vlasti. Ja mislim da smo mi pogriješili i u slučaju Pernara, i tada sam tako govorio. Tu s ovog mjesta sam govorio. Jer je državno odvjetništvo, ne pod Cvitanom, ne pod Bajićem, pod nekim drugima, davno napravilo takav propust u progonu ljudi koji su, zločinaca koji su priznali npr. ubojstvo Aleksandre Zec jer su iz ispitali bez prisustva odvjetnika tako da ih je sud kasnije morao pustiti. Dva puta se ne može u istom suditi i ljudi su slobodni. Ja bih se usudio reći namjernom greškom državnog odvjetništva jer ne mogu vjerovati da su tako neuki tada bili.

Nisam bio za to, tada sam tako govorio, danas govorim ponovno. Ja mislim da smo pogriješili i u slučaju kolege Culeja, isto smo pogriješili. I nismo trebali mu skinuti imunitet i toga sam danas svjestan. Gospodin Culej je razbijao dvojezičnu ploču, to je vandalizam koji se, meni se to gadi ali polako, ali polako, pa biti će prilike da se Culeju sudi za to. Culej sada ne razbija, te ploče su još uvijek tamo, Culej ih ne razbija, on ih je razbijao, ni oni šatoraši ni stožeraši, nitko ih više ne razbija jer su iz razbijali zbog toga što je bila Vlada Zorana Milanovića, pa to je jasno a htjeli su da dođu njihovi koji su njima draži, pa je zato i Culej to razbijao. A sada kada je u Saboru šta će sada razbijati, sada mu je glupo razbijati. E pa ja sam onda za to da mi to uvidimo kao inteligentne osobe da to uvidimo i da ne pustimo progon sada nad kolegom Culejom, strpimo se, neka se strpi to državno odvjetništvo još 3 godine.

Prema tome, da zaključim. Ja kolege vas sve pozivam da posve principijelno, posve principijelno, ja znam da ovo može izgledati vrlo antipatično ako se jedan SDP-ovac zauzima za drugog SDP-ovca a ne za nekog iz druge stranke. Ali ja vas uvjeravam, ja uviđam da smo pogriješili i da smo griješili i do sada. Da i državni odvjetnik zna i državno odvjetništvo da im je uzaludno tražiti osim za kaznena djela za koja je zapriječena kazna iznad 5 godina zatvora. I tako odmaknemo svaku pomisao i primisao da državni odvjetnik radi u političkom interesu vladajućih. To ni njemu ne treba. To ni njemu ne treba. To škodi njemu, to škodi društvu u cjelini. Evo, to je moj poziv.

Govorili ste gospodine Staziću o tome da bi praksu, o tome da skidamo mandat zastupnicima, ukoliko zatraži to DORH, trebali preispitati. Pa, ja ću se samo podsjetiti nekih imena, isključivo političara kojima smo skidali imunitet, koji su hapšeni, privođeni su u lisicama vrlo teatralno, očito da bi narod bio impresioniran, ali smo ustvari uništili ljudske živote. Tako npr. smo kod Polančeca imali tri sudska spora, čovjek je suđen samo za jedan, dva su pala u vodu, dakle čovjek je nevin, 10 godina života smo mu uništili, ili bolje rečeno oni koji su ga progonili u tom trenutku. Berislav Rončević isto tako 10 godina bio na sudu, oslobođen svih optužbi. Milan Bandić, ovdje ste govorili pritvoren, sudski postupak još nije niti počeo. Marina Lovrić Merzel isto tako političarka koju se privodilo u lisicama, vrlo teatralno, danas nakon 3 godine još uvijek nema niti prvo ročište na sudu. Bojan Sobol, suprug Gordane Sobol političarske, oslobođen nakon svih optužbi, ali isto tako 10 godina na sudu. Ivan Herak, isto tako jedan bivši političar koji je isto tako vođen u lisicama, isto tako oslobođen nakon sudskog postupka. I sjetiti ću se jednog liječnika koji je nažalost umro zahvaljujući progonima, to je dr. Ognjen Šimić u Rijeci kojeg se isto tako privodilo zbog korupcije sa lisicama na rukama. A moje pitanje je samo gdje je problem? Da li DORH doista traljavo odrađuje posao? Tko je ovdje u službi politike ili je pravosuđe toliko korumpirano i toliko pod utjecajem politike da je u stanju ovako se ponašati? Ovo je samo jedan mali broj ljudi imena i prezimena kojima je i DORH i pravosuđe sasvim sigurno utjecalo jako na njihove živote i na živote njihovih obitelji. I zato oni koji to rade, možda je ova moja rasprava puno više za stanje u DORHU, kada dođe izvješće ja ću ovo isto tamo ponoviti, možda je doista vrijeme da se razmisli o tome kako i na koji način se radi sa ljudima. Sva imena koja ste nabrojali, oni dolaze iz različitih političkih grupacija i iz različitih stranaka. I to je samo dokaz da je ono što sam govorio ispravno. Jer se tu ne radi o zaštiti jedne političke opcije. Ali ta teatralna privođenja i mi umjesto da se zapitamo pa otkud novinari znaju da će se nekoga privoditi u 5 ujutro? Otkud oni to znaju a da im to nije dojavljeno da na vrijeme postave kamere na dobra mjesta i tako da tamo dežuraju?

Jer znate, jer kada se privodi anonimnog lopova toga nema na televiziji, to ga nema ali kada se privodi zastupnika onda ima, onda su sve televizije tamo prisutne. Prema tome, uz sve ove naše argumente još i ovaj ljudski, dodajmo i ovaj ljudski. Zašto bi zastupnik bio izloženiji nego bilo tko drugi. Zašto? Jer onda nije jednako pravan, pa čak ni ako je kriminalac jer kriminalci nemaju, ne dospijevaju na taj način u žižu javnosti. Prema tome, evo kolegice koristim i ovaj odgovor na vašu repliku da pozovem uistinu sve da promijenimo to. Zastupnik Gordan Maras zatražio je repliku. Hvala lijepo. Kolega Staziću, vi ste u vašoj raspravi se dotaknuli određenih stvari i ja bih rekao politizacije određenih procesa a ja ću vam reći da je i DORH-u jer i tamo rade ljudi, nisu to super mani neosjetljivi na podražaje i medija i prigovora i pohvala i svega. U situaciji kada naprave pogrešku i kada je ta pogreška izložena širokom krugu ljudi, javnosti, ponekad i osudi teže je priznati pogrešku u ovoj situaciji. Tko će sad priznati pogrešku i reći kod Sauche se pogriješilo, nismo ispitali sve, trebali smo vidjeti sve putne naloge, trebali smo sve okolnosti ispitati i doći do određenih zaključaka. Tko će priznat pogrešku? Pa to su isto tamo ljudi. Teško im je to priznati i teško im je to reći. Sada će se pozivati naravno na struku, na profesionalnost i na itd. To funkcionira. I zbog toga također treba vidjeti kako se nositi sa ovakvim situacijama, jer sada kod Sauche uz ova djela koja su suspektna, koja su se nastavila imamo i neka djela koja su samo ovako ubačena kao da bi popravila dojam odvjetništva prema javnosti. Evo to je moj sada dojam o toj cijeloj situaciji. I zbog toga jer je teže priznati pogrešku, pa valjda svatko vidi ako se nisu ispitala sva djela da je došlo do neke pogreške. Pa zar ne bi bilo normalno da je netko onda iz odvjetništva rekao nismo ispitali sve, nismo provjerili sve, pogriješilo se itd. Ali to nismo čuli. I zbog toga je potrebno i raspraviti određene stvari Ako je tome tako kolega Maras kako vi kažete onda još gore. Ako Državno odvjetništvo inzistira na nastavku progona ili čak proširuje progon samo zato da bi sebe opravdalo zbog aljkavog rada na početku i zbog Sauchinog progona od samoga početka. Jer pazite, mi smo od momenta kad smo prvi puta skinuli imunitet Sauchi doznali različite nove elemente. Te je Saucha sam tražio novo grafološko vještačenje, pa od ovlaštenoga grafologa. Dobio je nalaz posve oprečan onome koje je Državno odvjetništvo pribavilo u 48 h, u 24 sata za koliko Saucha 180 potpisa. U 24 sata. Pa njega treba predložiti negdje da bude predsjednik Svjetske udruge vještaka, jer je šteta da ovdje tabori ako je tako sposoban da u 24 sata ali bez ikakve sumnje izvještaći 180 potpisa. Ali mi imamo sad drugačiji nalaz. Imamo poligraf na koji je Saucha sam otišao jer ga Državno odvjetništvo nije htjelo staviti na poligraf, a tražio je. Poligraf nije dokaz, ali je indicija, ali je indicija da li netko laže ili govori istinu. I mi od zadnjeg dopuštenja DORH-u da provodi Sauchin progon imamo još ta dva nova elementa, a nemamo očitovanje Državnog odvjetništva o tome. Nemamo! Prema tome, ako je kolega Maras još i ovo u igri da Državno odvjetništvo hoće samo sebe zaštititi i opravdati i ne želi reći e gledajte ljudi, pogriješili smo, radili smo malo brzopleto, povlačimo se [[Upadica predsjednik: Vrijeme.]] vidjet ćemo usporit ćemo tim gore. Sjećam se kad sam pitao gospodina Cvitana zašto se protiv Božidara Kalmete optužnica pokrenula tek sada ako su pet godina znali iste stvari koje znaju i sada. Znači, zašto se čekalo 5 godina ako se saznanja nisu promijenila. On na moje pitanje nije imao odgovor. Znači u slučaju Kalmete gdje je optužnica puno ozbiljnija i puno teža, u trenutku ni jednom trenutku istrage ili podizanja optužnice nije se tražilo Kalmetino pritvaranje radi utjecaja na svjedoke. A ta ekipa oko njega to nisu bili bezopasni ljudi, to su bile ozbiljne cifre i rekao bih teški kriminal mu se stavlja na teret. A u slučaju Sauche ono mi danas saznamo kao postoje neki nalozi, dva, tri dana. Ja gledam više Sauche nema među nama. Kako čovječe?

I znate što mi je žao? Žao mi je što gospodin Cvitan u buduće kada traži skidanje imuniteta zastupnicima, on bi trebao sjedati ovdje kao i predlagatelji zakona kad su rasprave i odgovarati na pitanja zastupnika. Vjerujem da bi građani imali štošta toga njega za pitati i mnoge odgovore čuti od njega, da vidimo što, kako on opravdava takav svoj aljkav rad.

Kolega Pernar ne treba imati apsolutno povjerenje u naše pravosuđe, to naše pravosuđe ničim zaslužilo nije, ali baš ničim. Mladež HDZ-a u Karlovcu je divljala, porazbijala tamo pola Karlovca, proveden je postupak, znate kako je završilo? Otišli u zastaru, neće biti kažnjeni, to je mladež HDZ-a ipak, pa to nije ni Saucha ni Ivan Pernar, to je mladež HDZ-a. Mi nikada nećemo saznati ime suca i sutkinje koja je vodila taj postupak tako da ih odvede u zastaru, nećemo.

Zastupnik Žarko Tušek javio se za repliku. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Stazić, neovisno što smo etičnost svih ovih situacija i u odnosu prema zastupnicima kolegama koji su bili ili su bili u nekom prijašnjem sazivu ili su danas bili tema Mandatno-imunitetnog povjerenstva počeli primjenjivati tek sada pogotovo sa vaše pozicije od kako je slučaj SAucha na dnevnom redu, ja opet ne mogu reći da se ne slažem se velikim dijelom vaše rasprave. Mislim da je ona imala glavu i rep i da je otvorila u meritumu bitne teme oko cijelog općenito operativnog rada Mandatno-imunitetnog povjerenstva i mi smo na tome i o tome razgovarali već bili do sada na sjednicama Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Sa pozicije mene kao predsjedavajućeg išao je apel da ne mijenjamo praksu da se ne preglasavamo dok zajednički ne dogovorimo jednu novu praksu. Ja bih uistinu htio vjerovati da je to moguće postići, možda jest jedno od smjerova upravo ove koje ste vi rekli da se podigne prag na neki način tolerancije jedne razine kaznenih djela koje bi se eventualno, iako jesu u nadležnosti DORH-a za koje se ne bi skidao imunitet, a za neka teža kaznena djela bi se automatski skidao imunitet i omogućilo DORH-u istovremeno procesuiranje cijelog slučaja. Možda to jest smjer u kojemu bi naša debata trebala ići, ali bi apelirao da ako praksu mijenjamo da ju mijenjamo jednoglasno i zajednički i da ne dovodimo Mandatno-imunitetno povjerenstvo u situaciju da ono između sebe mora arbitrirati i preglasavati slučaj do slučaja jer to uistinu ne bi bilo korektno. A ja bih htio vjerovati da smo mi dosegli takve demokratske standarde i principe da bi i to bilo moguće, ali primjećujući i neke druge slučajeve pogotovo pojedinačnih tužbi koje nisu bile u nadležnosti DORH-a nisam baš stekao dojam da smo u toj mjeri razvijeno demokratskim standardima.

Drago mi je da ste uvidjeli principijelnost moje rasprave jer je ona uistinu takva bila. Nisam imao nikakvu namjeru vama kao predsjedniku povjerenstva prigovoriti što ste radili tako kakva je do sada bila praksa jer je uistinu praksa bila do sada takva i da ste je vi išli samovoljno mijenjati, vjerojatno biste napravili pogrešku. Ali do petka do kada ćemo provesti glasanje na plenarnoj sjednici o ovom pitanju, imamo vremena o tome postići konsenzus.

Zastupnik Stevo Culej javio se za repliku. Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege. Kolega Staziću, kada bi laž bila zlato vi biste bili najbogatiji čovjek ovdje. Što se tiče mladoga kolege SAuche ja mu vjerujem da je on nevin, ali nek ide na sud pa nek tamo dokazuje svoju nevinost kao i mnogi prije njega, zajedno ćemo tamo. Slažem se s vama kada govorite o pravosuđu i o DORH-u jer imamo u Hrvatskoj čak i izdanu knjigu „Pravosudna i policijska mafija“ primjeri iz hrvatskih sudova i sudske prakse koji pokazuju kako organizirani kriminal u pravosuđu uništava pojedince, obitelji, gospodarstvo i državi. Unutra su navedeni primjeri ljudi koji se u Hrvatskoj žale na njihovo postupanje, ali tu ste pričali pored SAuche pored pravosuđa i onoga drugoga, govorili ste malo i o meni. Govorili ste o jednoj optužnici protiv mene gdje sam isto tako lažno optužen da sam ja razbijao ćirilične ploče i vi u tom slučaju kada potvrđujete tu laž lažete opetovano. Dakle, ja nisam razbijao ćirilične ploče, to su izvodili neki drugi moji prijatelji, to je bio jedan performans njihov oblik ne slaganja sa postavljanjem istih ploča. Ja sam tamo govorio, ja tamo nisam govorio da bih ušao u Sabor jer u tom trenutku nije bila ni namjera niti sam znao niti sam planirao niti htio. Vi mene jako dobro znate još iz Borova Sela kada ste skoro pali u nesvijest nakon 45 minuta mojega govora, naravno iz glave, ne kao neki čitajući pamflete ili ponavljajući jedno te isto. To što sam ja dobio 11 tisuća glasova u svojemu kraju to vam govori o meni [[Upadica Petrov: Vrijeme.]] ja bih volio da se okrenete oko sebe i da nađete da možete skupiti toliko glasova. Da li ste svi zajedno toliko dobili? Vi ako ćete ovdje biti onda ćete svakako biti bez mene i bez moga glasa, ali da li ćete biti to će odlučiti birači. Ja ne znam što ste vi radili tamo, ja stvarno ne znam. Ja ne znam vašu optužnicu nisam čitao. Sumnjam da ste samo govorili jer u Hrvatskoj nema verbalnog delikta i sasvim sigurno nitko ne bi dizao optužnicu protiv vas da ste samo govorili i ništa drugo, vjerojatno ste malo nešto i radili. Ja sam ovdje spominjući vas rekao, priznao da sam ja osobno pogriješio jer sam glasao za skidanje imuniteta vama.

Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi prijavio se zastupnik Ivan Pernar. Hvala. Htio bih reći da postoji jedna, ajmo reći licemjerna malo praksa u Saboru da kada se glasa o nečijem skidanu imuniteta onda kažu zastupnici koji su recimo za to da se Sauchu šalje u pritvor, vele mi ne prejudiciramo jesi li ti kriv ili ne, kao to neka drugi utvrde a mi te samo puštamo da ideš u pritvor, kao nismo mi ti koji u biti na taj način sudjelujemo u cijeloj farsi. To me podsjetilo na tekst iz evanđelja po Mateju 27.24. Kada je Pilat vidio da time ništa ne postiže i da nastaje sve veći metež uzeo je vode i pred narodom oprao ruke. Znači Poncije Pilat je u suštini htio reći, ja s time nemam ništa s ovim čovjekom, to su vaša židovska posla, vi se međusobno razračunajte. Međutim sjećam se kada sam pozivao kolege iz SDP-a, nemojte oprati ruke od mene i pustiti me tom pravosuđu u ruke, jer ono ako me to pravosuđe dohvati ne vjerujem u, kao recimo Sanader u pozitivan ishod za sebe itd. Jer znam da je optužnica politička konstrukcija, znam da ti koji me sude su ljudi iz HDZ-a, znam da je krivnja unaprijed kako bih rekao odlučena a da je suđenje proforme, da je pitanje samo formalnosti. To je sjećam se kada je bilo suđenje Sadamu Huseinu, kada je on pitao zašto me, tijekom suđenja zašto me jednostavno ne objesite, čemu sve ovo. A kaže sudac, moramo provesti proceduru. I htio bih reći da za razliku od vas iz SDP-a ja neću oprati ruke od kolege Tomislava Sauche, nisam ni prošli put, neću ni sada već ću stati uz njega u ovom izrežiranom procesu, u ovoj predstavi za javnost gdje se javnost zabavlja držeći u uvjerenju da se tobože vodi nekakva borba rat protiv kriminala itd., a u stvarnosti, u stvarnosti najveći mogući kriminal varanje dobavljača u iznosima za milijarde, guranje tih regresnih mjenica njima u ruke, 2 tisuće poduzeća, 2 tisuće dobavljača je jednom nogom sad pred ponorom, jednom nogom pred ponorom. DORH vidim uopće ne traži pritvaranje i istragu za gospodina Ivicu Todorića. Postavlja se pitanje zašto. Pa mogli su se odmah uhvatiti za nešto, odmah ga pritvoriti pa odmah nadodavati kako se nalaze dalje neki dokazi kao što su radili u slučaju Sauche. Znači bilo je ad hoc, prvo ideš ti ono u pritvor, evo izvukli smo par stvari, pa onda kasnije nadodaju. Zašto na takav način ne postupaju prema Todoriću? E zato jer kaj će reći sigurno čujte to je jako kompleksan predmet, bilo je jako puno stvari tu, mi dok smo sve to izanalizirali htjeli smo stvoriti jednu, kako bih to rekao, kako bih se izrazio, jednu temeljitu istragu napraviti i tako da. Ako se traži tako ozbiljna mjera kao pritvaranje, zar nije minimum koji se treba napraviti temeljite predistražne radnje da bi se moglo ići u USKOK, kod pritvaranja? Međutim, kao što vidimo, ovaj Sabor je zadnji put sa samo jednim glasom protiv, onog mojim, bio za to da čovjek koji sjedi meni s desna leti u pritvor, pa ti onda u pritvoru objašnjavaj kolegama cimerima u ćeliji da nisi kriv, da su ti namjestili itd. Ono čega se bojim jest da mi iz ovoga nismo izvukli pouke i želim se zahvaliti kolegi Nenadu Staziću jer je jako dobro i slikovito u svojem 9,5 minutnom izlaganju zapravo objasnio meritum stvari. Bojim se da čak i da su svi HDZ-ovci čuli o čemu mi danas ovdje pričamo da će sutra glasati jednoglasno za širenje istrage iako je sporna i ona prva istraga i pritvaranje a samim time i ova druga gubi svaku vjerodostojnost. Nažalost, hrvatsko pravosuđe oslobađa kriminal najviše razine i ruši presude kao u slučaju Ive Sanadera ili pak u slučaju Čobankovića, osuđuje ga na simboličnu kaznu guljenja krumpira za štetu od 16 milijuna kuna. Zamislite za štetu od 16 milijuna kuna. Kolega Saucha pod pretpostavkom da je bio kriv pola milijuna kuna. To je jednostavna matematika, 32 puta manja šteta se stavlja na teret Sauchi nego se stavlja gospodinu Čobankoviću. Ali šta je bilo, Čobanković čim se našao u škakljivoj poziciji da je digao lovu je počeo pričati kako je on nosio, tj. kako je Fiolić ne znam nosio u kutiji za hrenovke te novce Sanaderu itd., počeli su se svi izmotavati i govoriti ono što je DORH htio čuti. Ovo je jako bitan detalj. Svi koga god su iz HDZ-a ulovili u bilo kakvom kriminalu on je samo rekao tako mi je rekao Ivo Sanader. Takve su bile instrukcije DORH-a. I što se dogodilo? Svi su bili oslobođeni i odjedanput su svi iz optuženika postali svjedoci i svu krivnju, sva krivnja se svela na jednog čovjeka a onda je i taj jedan čovjek u konačnici bio oslobođen krivnje i dan danas je na slobodi. I što se događa? Što se događa? Imamo slučaj HDZ-a osuđen skupa sa Sanaderom i oslobođen skupa sa Sanaderom. Ide se za tim da se ove milijarde, tj. milijuni krupni da odu u zastoru, da od toga ništa ne bude kao što je rekao kolega za mladež HDZ-a u Karlovcu, a evo u slučaju Sauche istraga je ekspeditivna. A znate gospodine Saucha da vi niste jedini čovjek koji ima ekspeditivnu istragu i optužnicu? Ja sam je dobio, navodno sam kazneno djelo počinio tipa u 12 mjesecu, a dobio sam optužnicu već u drugom. Znači otprilike u dva mjeseca je bilo, dva mjeseca im je trebalo da dignu optužnicu protiv mene za grafite. Ja sam pitao gospodina Cvitana čemu ta optužnica? Što on zapravo tom optužnicom želi pokazati? A on mi je rekao veli Ivane joj veli ja da nisam kao tražio to da se tebe procesuira oni bi rekli kao Cvitan se boji Pernara. A ja si mislim pa zar ćeš to da si hrabar pokazivat na meni? Hajde procesuiraj Ivicu Todorića pa pokaži da si hrabar. Evo ako si toliko čovjek koji ima muda i koji ima ono muškosti u sebi itd. Međutim, gospodin Cvitan nema hrabrosti i nema onoga što muškarac treba imati da bi se obračunao sa kriminalom.

Gospodine Pernar, vi ste u svojoj raspravi spomenuli i vaš slučaj i tada sam imao dvojbe ako se sjećate ja sam bio suzdržan. Tako da već tada oko vašeg slučaja sam uočavao ovo što kaže kolega Stazić, a to je čemu žurba. Znači, vi ste zbog političkog aktivizma, doduše rekli ste da su u nekim zemljama grafiti cijenjeni kao umjetničko djelo. Vjerujem da to kod vas nije bio slučaj, jer dva slova kako god ih napisali ili nacrtali to nisu. Ali čemu žurba? Znači vi ste tako mogli odraditi mandat i nakon tog mandata također se odazvati. Mogao vam je napisati prekršaj, kaznu ili nešto. Ne vjerujem da se tu može dobiti zatvorska kazna, mada je suludo da u Kaznenom zakonu imamo tako tešku sankciju za grafitiranje. I siguran sam da u budućnosti Sabor više neće na taj način reagirati, mada se ne slažem kod gospodina Culeja je situacija malo drugačija. Tamo je također politički aktivizam u igri, ali puno opasniji koji ide prema ljudskim slobodama, pravima nacionalnih manjina. Znači, da se radi o političkom aktivizmu vidi se iz toga što ste rekli da sad nema razbijanja ploča kad je HDZ na vlasti. Ploče se razbijaju samo kada je SDP na vlasti. Ali ono šta se kod tamo napada je puno vrijednije a to su vrijednosti ljudskih sloboda, odnosno zaštita nacionalnih manjina.

I recimo ako je Čobanković dobio onaj dobrotvorni rad za to što mu se stavlja na teret zašto onda recimo i u mom slučaju nije tražio DORH za mene dobrotvorni rad. Možda ja s DORH-om ne surađujem? Možda nisam jedan od onih pokajnika kakve oni favoriziraju koji svoj kriminal osobni brišu na način da optužuju druge itd. Čini se da je DORH na žalost ne institucija čija je služba primarna slamanje kriminala najveće razine, najkrupnijeg nego na žalost jedna institucija čije optužnice padaju čak i kod sudova. Imali ste slučaj za farbanje tunela. Jednostavno je rekao DORH-u ova optužnica, ovo mi ne možemo, ovo nije ni za suđenje. A u slučajevima kada se čak i na temelju tih optužnica, opet se znači postavlja pitanje kakva je kvaliteta njihovih. I kad se donese presuda onda viši sudovi ruše te optužnice, odnosno ruše presude i kažu da je to sve aljkavo itd. I mislim da je ovo jedan klasičan primjer montiranog političkog procesa [[Upadica predsjednik: Vrijeme.]] Hvala. Kolega Pernar, već sam na Mandatno-imunitetnom povjerenstvu rekao da kada bi sada bili u situaciji da glasamo o vašem imunitetu da bi glasali protiv skidanja imuniteta i protiv skidanja imuniteta gospodinu Culeju. Ali svoje ste izlaganje započeli jednim citatom iz Biblije, pa ću ja odgovoriti još jednim citatom iz Biblije. Dok ne vidim na rukama njegovim znake od čavala i ne metnem prsta svoga u mjesto od čavala i ne metne ruke svoje u bok njegov neću vjerovati.“ To je Evanđelje po Ivanu, a onda tri ispod kaže: „Blagoslovljeni su oni koji ne vidješe a vjerovaše.“ Šta da vam kažem nakon ovoga? Mi smo da vas podsjetim, skinuli imunitet i glasali za pritvor jednoglasno sa vašim glasom suzdržanim, … protiv dobro i bez velike rasprave. Raspravljalo je jedno, dvoje zastupnika HDZ-a nešto smo se izmjenjivali replika, ali za zapaljivost teme koja je u tom trenutku bila to je bilo skoro pa kao da nije bilo rasprave jer je cijeli dan na televizijama bio Big Brother oko Sauchinog šetanja niz Mesničku pa dalje. E sada se situacija malo promijenila, ne zbog toga, dakle ne zbog toga šta je bio Big Brother nego zato šta smo nekoliko dana nakon ili nekoliko tjedana nakon saznali činjenice koje bacaju bitno drugačije svjetlo na rad državnog odvjetništva u ovom slučaju.

Kolega Pernar sada kada ste spomenuli gospodina Čobankovića, stavili ste mi jednu bubu u uho, ah vrlo bogohulnu, Čobanković je dobio rad za opće dobro kao pokajnik. On je sudjelovao u izvršenju kaznenog djela, priznao je izvršenje toga kaznenog djela, ogromna svota, ali onda se nagodio sa DORH-om da svu krivicu svali na Sanadera i da sebe izvuče. Ne bi mi to palo na pamet ali sada se bojim da je to moguće i u slučaju Saucha i tajnice. I ne … tu gospođu ili gospođu Zeljko tajnicu, navodno blisku HDZ-u, ne znam da li je bliska ili nije kao pokajnicu da bi se SAuchu utopilo do kraja, a ne da bi se ustanovila istina i ne da bi se kaznili krivci nego da bi se ponovio slučaj Čobanković i Sanader. Ako je tome tako, ako stvar ide i u tom smjeru, a onda je još gore nego od onoga što je Maras govorio, onda je to komplot, onda je to perfidna igra koju pogotovo onda ju pogotovo ne smijemo dopustiti.

Sjećam se kada je rekao bivši premijer Milanović za taj slučaj, ovdje se radi o narkomanskom modusu operandiu, znači čovjek doslovce ide do kraja sve dok ga ne ulove. A zašto to govorim? Zato jer je sreća u nesreći bila da je tajnica nastavila krasti nakon Sauchina odlaska jer da je tajnica kod SAuche stala da je krivotvorila samo njegove potpise i da je tu stala mi danas bismo imali tu tajnicu kao krunskog svjedoka, a gospodina Sauchu kao najgoru babarogu i najvećeg lopova. Sreća u nesreći da je tajnica nastavila krasti i dalje, da nije stala sa Sauchom jer je pitanje kako bi na kraju cijela ova farsa završila. I nažalost da DORH uvidi da se radi o istom modusu operandiu i da se vremensko razdoblje očituje ukazuje u kojem se taj modus operandi događao na jednu osobu DORH tu osobu izvodi kao krunskog svjedoka, a čovjeka protiv kojega je ona svjedočila izvlači kao glavnog krivca. A očito da je ona prebacivala krivnju na njega da bi spasila sebe, a ne zato jer je tobože htjela surađivati s DORH-om pa reći da, da ja sam krala jer da je ona rekla i ja sam krala pa smo mi skupa krali, ne ona je rekla samo on je krao ja nisam ništa. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi prijavio se zastupnik Orsat Miljenić. Evo ja se ispričavam nije zapisano, ali izvolite.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Hvala što ste mi dali riječ jer sam se javio bio za repliku, ali očito me niste vidjeli. Kolega Pernar nije SDP od mene bio oprao onaj dan ruke. Ja sam bio molio tada da se meni skine imunitet što prije, ja sam bio molio i molio sam bio kolegu Bauka da razgovara sa drugim predsjednicima klubova da mi se omogući. Znate zašto sam to molio? I htio sam se spasiti u tom trenutku evo priznat ću, htio sam se spasiti boravka 48 sati na Oranicama, htio sam se dočepati te ćelije. Meni je u tom trenutku ta ćelija bila san snova. Ja sam taj dan tri sata bio iznosio svoju obranu na USKOK-u jer sam htio surađivati jer sam vjerovao da ako kažem ono što je istina da će shvatiti da nisam kriv, da će krenuti dalje tražiti krivca. No međutim to ne samo da se nije ostvarilo nego je svaki moj trud i napor koji sam kasnije napravio rezultirao time da je meni bilo još gore. Svaki put kada progovorim radim u korist svoje štete. I sada ću morati početi šutiti nažalost i ponašat se nažalost kao i svaki drugi okrivljenik. I nažalost život će mi biti uništen, život mi je uništen i čeka me dugogodišnja bitka kroz sudove. To je tako. Zašto? Jer ti ljudi koji to rade [[Upadica predsjednik: Vrijeme.]] koji upiru prstom i ti si automatski kriv, ne odgovaraju nikome.

Kolega Saucha, htio bih reći, u vašem slučaju kaže gospodin Culej neka Saucha dokazuje da je nevin. Međutim, kada se radi recimo o Kalmeti onda kaže njegova gospođa koja mu je vodila financije, tu je s nama kolegica u Saboru iz Zadra, kaže ona, dok sud ne utvrdi da je kriv, on nije kriv i da to te institucije moraju dokazati da je on kriv.

Međutim, kada se radi o vama, onda odjedanput oni svi kažu, neka on ako nije kriv neka to dokaže. Pa nije u kaznenom postupku na optuženiku da dokaže da nije kriv nego je na tužilaštu, odnosno na DORH-u da dokaže krivnju. I to osnovno načelo da je svatko nevin dok se ne dokaže krivnja, također je tijekom vašeg postupka bilo potpuno izignorirano. Zastupnik Orsat Miljenić, prijavio se za pojedinačno sudjelovanje u raspravi. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Ovo je svakako mučno, barem za mene, vjerujem i za većinu vas kada moramo razgovarati o kolegi koji tu sjedi. Prvo, uvjeren sam da ovdje politizacije nema i sve ovo što je rečeno i govoreno ja sam siguran da to nije, pogotovo ne od nas koji jesmo u politici, jer svi smo svjesni da smo jednom bili na vlasti, biti ćemo opet, dakle to se kolo okreće i siguran sam da se nikad nitko ne bi upustio u ovakvo nešto. Ti dani ako su i postojali u Hrvatskoj, ja sam uvjeren da su daleko iza nas i da toga ovdje nema. I da svaka insinuacija koja bi išla na kolege koji sjede tamo jednostavno ne stoji. Međutim, ovdje i imam problem i neću glasati za skidanje imuniteta zato što se na neki način osjećam prevarenim. Dakle prvi put kada je došao zahtjev ja ne samo da sam glasao za njega, nego sam i vrlo zdušno razgovarao i raspravljao sa kolegama u klubu da ga treba podržati zato što sam vjerovao u načelo da kada nešto dolazi od ovlaštenog tužitelja da mi kao Sabor trebamo stati iza toga i da se ne trebamo upuštati u raspravu i na neki način raspravljati o bilo čijoj krivnji. I to je nešto čega sam se držao. Držao sam se u prethodnim slučajevima i mislio sam da je to dobra praksa Sabora. Međutim, ono što se događa u ovom predmetu i naravno možda zato što mi je kolega Saucha bliži pa sam u to ušao više, kao što bi netko od vas ušao možda da je bio netko drugi u pitanju, vi se zapravo dovodite u pitanje što se stvarno događa. I ja i sada nemam odgovor na to. Mi ćemo sada ako izglasamo ovo, ako kažemo za, mi ćemo zapravo potvrditi tezu koja je meni potpuno nelogična i nemoguća da je Saucha prvih 100 i nešto naloga zadržao za sebe, novac od toga a da je onih, ne znam 8 ili nešto podijelio sa tajnicom. Naime to stoji u tim dokumentima što ja ne mogu vjerovati, meni je to životno nelogično, ja za to neću dignuti ruku, jer to je životno nelogično. I ja ne mogu dignuti nakon onog prvog gdje nam je prikazana stvar na jedan način a onda vidite da je vještačenje provedeno na brzinu, da sada postoji drugo vještačenje koje govori drugo. Vi vidite da je tamo zatražen i dobiven pritvor, molim vas lijepo pritvor je lišenje slobode zbog utjecaja na svjedoke. A onda odjednom nema opasnosti nikakve da bi netko drugi utjecao na svjedoke. Jer ni jednog drugog zahtjeva za pritvor već mjesecima nema. Dakle u ovom slučaju netko tko nije uopće, tko je bivši, tko ne može ni pristupiti u onu zgradu preko puta bi mogao utjecati na svjedoke i mi smo digli ruku da ga se pritvori, mi a nakon toga meni državno odvjetništvo kaže nitko drugi ne može utjecati više na svjedoke. To nije logično. Ja ovdje samo govorim o nekakvom zdravom razumu koji treba postojati. Naknadno smo saznali da nije uključena bila policija od početka. Znate što to znači? Nije napravljen pretres, nije istražen tijek novca, nije napravljen poligraf. Poligraf nije dokaz ali je eliminacijsko sredstvo kod istraživanja. Ništa to nije napravljeno ali mi smo zastupnici dovedeni bili u situaciju da nam se to servira da dignemo ruku jer je takva naša praksa. I dakle ja i ovdje neću nikada ni reći da nešto loše rađeno, ja samo govorim da sada gledajući na onaj prvi zahtjev, ja za njega ne bih digao ruku. I to je razlog zašto ne mogu dignuti za ovaj. I to je razlog zašto i mislim da ubuduće trebamo razgovarati o toj praksi. Ništa se neće dogoditi ako se kazneni progon vodi kasnije, nakon isteka zastupničkog mandata. Neće doći do zastare. Ali nećemo biti u situaciji da se neugodno osjećamo. Ja se ovdje osjećam neugodno zbog onog prvog zahtjeva. Kao što bih se osjećao neugodno da je bilo tko drugi u pitanju da je ista situacija. Jer imam osjećaj da posao nije bio napravljen u tom trenutku na način da se ima pravo tražiti pritvor. I ja imam najveći problem sa tim pritvorom, sa lišenjem slobode. Ne toliko sa istražnim zahtjevom, iako se ovdje samo radi o istražnom zahtjevu. Ali kada smo onda bili navedeni na to da dignemo ruku za pritvor zato što bi on utjecao na svjedoke, pa to je potpuno nelogično. I nakon toga od čuvene pressice, koliko je prošlo, mjesec i nešto, mi do dan danas nemamo ni jedan drugi zahtjev za pritvor. Dakle tu nitko ne utječe na svjedoke a on je trebao biti pospremljen u Remetinec vrlo brzo zbog utjecaja na svjedoke. I te nelogičnosti u postupanju govore, barem meni, ali naravno svatko od nas će odlučivati za sebe. I kada dođe trenutak glasanja o tome da trebamo sjesti, da trebamo sjesti između klubova i razgovarati stvarno o budućnoj praksi kako ćemo se postavljati prema tim zahtjevima i što ćemo tražiti. Jer ako ćemo mi svaki puta dignuti ruku onda možemo izbrisati imunitet. On zapravo onda više nema nikakvog smisla. Znači, svaki put kad dođe zahtjev vi dižete ruku, to je automatizam. Onda hajmo napisati kad se podnese zahtjev imunitet je odobren. Možemo i tako reći, ali onda idemo promijeniti. A ako nećemo raspravljati, ako ćemo bit u situaciji da sve vjerujemo to po meni nije dobro. A ovaj predmet upravo s ovim što se događa, kažem mi kad dignemo za ovo ruku mi smo rekli da je 117 naloga ukrao sam, takvo je polazište, a da je 8 podijelio sa nekim drugim. Nemoguće. Tko god to meni kaže radi od mene budalu. Ja za to ne mogu dignut ruku. Dakle, uopće neću ulazit u ove prethodne slučajeve koji su se događali zašto se tražio pritvor ili ne. Hajmo da je to vrijeme iza nas, da su to bile neke pogreške, jer stvarno ne možete obrazložiti logički sebi zašto u predmetu gdje je milijunska šteta, gdje je čitav lanac ljudi se nikad ne traži pritvor, a ovdje se traži i to nakon tri dana. Ali recimo, ono je bila loša praksa, možda je ovo bolja. Ali onda i ona mora biti konzistentna, ona mora biti utemeljena na nečem. I to je ono što je moj osnovni problem sa ovim. Dakle, nitko osim za samog sebe ne može znati da li je kriv ili nevin i ja uopće nemam ambiciju to. Ja ne znam da li je kolega nešto napravio ili ne. To zna samo on. I na koncu će utvrdit sud. Ali mi smo ovdje netko tko treba reći da li se slažemo sa ovakvim postupanjem ili sa ovakvom praksom ili ne. I trebamo to promotrit u kontekstu što to znači za sva druga postupanja. Da li je ovo najveći predmet u Hrvatskoj koji se morao riješiti u koliko 72 sata? Nije. Ali se riješio. Naime, riješio se da smo mi ovdje skinuli i da je došlo do pritvora. To je možda prvi put da su imovinska ovakva djela da se ovako postupalo. O.k. Nakon toga imamo ovo sada i kaže vam iz ovog se potire ono prvo. I mi ćemo imati dva egzistentna zahtjeva za istragom koji su kontradiktorni jedan s drugim. Ja neću nikog pozivat da glasa ovako ili onako, to je svačija stvar. Ja sam za to da razgovaramo na razini Sabora načelno o budućoj praksi. I mislim da tu treba Sabor, mi ovdje jesmo kao klub odstupili od ovoga što je bilo do sada. Mislimo da imamo razloge. Ali u budućnosti da vidimo kako ćemo se postaviti. hajmo razraditi nekakva pravila. Jer pravila nisu ovdje ovo je sad jedan primjer. Ali ona moraju vrijedit za svakog i uvijek isto. Imali smo jednu praksu. Ovo svakako se ne smije pretvoriti. Možda će bit u ovom slučaju, ali u budućnosti u nadglasavanje, jer tu će uvijek bit opasnost da tko je većina ne pušta svoje, a pušta one manjine itd. To onda nije dobro. Zato evo, to je moj apel. Ne smijemo ulaziti u to tko je kriv tko ne, to nije naš posao i ja to stvarno ne znam. Ali možemo i imamo pravo sa ovog mjesta zahtijevati da se posao radi dobro. I ono što vidimo i o čemu odlučujemo da možemo mirne ruke, mirne duše dignut ruku za to. Evo kažem to je moj stav. Svak' ima svoj i tako ćemo i glasat. Hvala lijepo. Zastupnik Stevo Culej javio se za repliku. Poštovani predsjedniče. Gospodine Orsate Miljeniću vi ste bili ministar pravosuđa koliko se ja sjećam. Vi meni sad kako sam ja shvatio jednostavno ovako zdravo seljački što bi se reklo jer mi na selu se rađamo sa nekom malom maturom, netko većom, netko manjom. Ali vi pošto sada ne možete utjecati ni na DORH, niti na pravosuđe vi pokušavate u pred razvojem događaja utjecati da uopće ne dođe gospodin Saucha ni do DORH-a, niti do pravosuđa. To se nekad moglo tako. Ja znam da se ljudi mogu odvest, pritvorit, zatvorit i presuditi.

Vi ste mi rekli zbog mogućeg pogodovanja sudaca, kumovanja, prepoznavanja, ostaloga. Niste li tako rekli? A ja sam vam onda rekao a vi ste mene doveli na sud u Vukovar da mi sude oni isti koji nisu sudili onima kojima su trebali za vrijeme krajina. Nadam se da ste razumjeli.

Dobio je tri i pol godine za ratni zločin, za najteži oblik ratnog zločina dobio je tri i pol godine zatvora Milan Marinković iz Borova Sela zbog teške financijske situacije i bolesne stare majke. Dva su ova zbrisala koja su bili još s njime. Od njih 57 znači samo jedan i taj je dobio 3 godine nakon 25 godina. Pa šta mi trebamo sad čekat da gospodin Saucha ostari, da ne bude lijep, plav i visok ili da svjedoci pomru kao što su pomrli u svim slučajevima kad su u pitanju hrvatski branitelji i stradalnici hrvatskoga naroda Dakle kolega nekoliko stvari. Prvo u ovom slučaju kazneni progon će se dogoditi zato što mi jesmo skinuli imunitet i ta istraga i ako dođe do optužnice ide. Dakle, tu nitko glasanjem protiv neće spriječiti nikakvi kazneni progon. Pa glasali smo prije neko vrijeme da on ide. Dakle, on ide. I tu će se utvrdit, stvarno će se utvrditi što je bilo. I kad se to utvrdi onda ja mislim da mi možemo razgovarati dalje. Da li je ovo sada opravdano ili ne. Dakle, kad se to utvrdi. To je nešto što mislim da treba ići jer proizlazi iz logike ovog postupanja. Uostalom DORH nas je stavio u tu logiku. Išli su prvo sa onim u roku od 72 sata, izglasali smo. Sad traže ovo. Pa hajmo! Išli ste brzo sa onim, završite brzo. Pa kad završite dođite ići ćemo dalje, nikakav problem. Nikad, ja ne znam, vi valjda znate za te predmete, ali ja nikad u moje vrijeme se nije radio nikakav utjecaj na pravosuđe i vam niko neće moći reći jer to jednostavno nije točno, ja vam govorim u moje vrijeme. Ja sam uvjeren da su svi moji prethodnici i nasljednici na tom mjestu na kojem sam bio radili pošteno časno i da te stvari nisu radili, siguran sam. Ali za sebe mogu jamčiti, dakle tog nije bilo. I to vam je tako. U naše vrijeme uostalom krenuli su čita niz postupaka protiv naših istaknutih članova ako govorite u doba te Vlade. Pa da je točno ovo o čemu vi govorite onda bi valjda bio telefonski poziv, e ne može. Ali su ljudi suđeni i osuđeni. Zašto? Zato što je osnovna … poruka, prema svima jednako i to je ono što ova zemlja mora imati. Svima jednako pred zakonom, svi i to je standard za koji se i vi i ja i svako ovdje mora zalagati, pa i na ovom predmetu se za to moramo zalagati. A razmislite protiv kog se vodilo u naše [[Upadica Petrov: Vrijeme.]] doba i onda će vam biti jasno da nije bilo nikakvog utjecaja. Kolega MIljeniću, izrekli ste rečenicu koju sam ovdje u Saboru na mandatnom odboru čuo barem 100, 200 puta u posljednje vrijeme. rekli ste uvijek je do sada bio automatizam, takva je bila praksa. Ukoliko je bila privatna tužba nije se … ukoliko je bio DORH se skida. Ja sam kao i član Mandatno-imunitetno povjerenstva ali ovdje u Saboru u pojedinim slučajevima glasao onako kako sam osobno smatrao da je pravedno. Ono u smislu važući određene težine nekog dijela, pa sam recimo primjer Culeja smatrao da je to nešto što se može suditi po isteku mandata i da nema neku težinu da bi mu se skidao zbog toga imunitet. Za privatnu tužbu kod kolege Pernara sam glasao da mu se skine jer smatram da je osobno uvrijedio osobu imenom i prezimenom, javno stao pred to, a ovaj nema mogućnosti. I sada ja ne ulazim u meritum niti uopće želim govoriti o Tomislavu SAuchi nego želim govoriti o onome o čemu se ovdje čitavo vrijeme raspravlja. Upravo u onoj rečenicu koju ste rekli koju sam rekao da sam čuo par stotina puta. Želimo li promijeniti tu praksu ili ne želimo to promijeniti? Ali onda trebate jasno reći vi s te strane koji ste krenuli s tim nekakvim konkretnim prijedlogom, imamo li ili nemamo povjerenje u DORH. Jer prema svemu ovome što smo čuli večeras iz vaše rasprave ispada da DORH radi nešto što ne zaslužuje povjerenje. Ja osobno vjerujem da će Tomislav dokazati svoju nevinost i da će se uspjet izboriti u tom dijelu i ono što me uvijek ljutilo kada se unaprijed sudilo, a takva je praksa, nažalost takva je praksa. I ovdje smo čuli evo i u uvodu u današnju sabornicu nakon stanke da se proziva čovjek zbog nekakvog kredita. Već unaprijed u medijima će biti neko prozvan, osuđivan kasnije ne znam što

Ja i u svojoj raspravi nisam pretendirao i nisam govorio u ime kluba, dakle ja sam samo iznio svoj stav kao što ste vi rekli da ste ga imali prije i naravno da će svako ovdje odlučiti kada budemo glasali. Samo sam apelirao na to da meni je nezgodno jer se radi o našem članu, pa se lomi na tome. Bilo bi mi lakše razgovarati da se radi o vašem, jasno vam je kao što je vama u nekim stvarima sada lakše, ali mislim da trebamo o tome razgovarati i interno ajmo tako reći na razini Sabora i o značenju imuniteta i o tome kako ćemo se postavljati jer ja bih se ugodnije osjećao da imamo nekakvu jedinstvenu praksu. Ja sam se do sada moram reći nekad i teško i nisam radio ovo što ste vi radili, išao sam je takva je praksa idemo to jer sam takvo načelo zauzeo, sada sam stava da treba preispitati, da li će većina biti za to u nekom drugom predmetu, u ovom, o tome trebamo razgovarati. Ali to je ponovo nešto što stvarno za to trebao ovaj sabor služiti. Mislim da li ćemo biti dizači ruku, da li ćemo preispitivati stvari. Kada govorite o povjerenju, da li se tu radi o načelnom povjerenju? Pogledajte tamo rade mislim da mi imamo nekakvih 600 tužitelja odnosno državnih odvjetnika kao i svugdje, ima odličnih ljudi i ja vjerujem da su u većini, možda ima onih nekih koji pogriješe nekad, dakle pogreške su svuda moguće. Da li ih trebate sankcionirati? Ne trebamo, ali trebamo o tome govoriti. Ja mislim da je dužnost Sabora govoriti, pa neko će čut možda nešto neće napraviti ako je prije bilo loše, možda će popraviti, možda neće, razumijete. To je također pa imat ćemo i tu raspravu pa ćemo razgovarati o njoj i o povjerenju, nepovjerenju itd. Ali ovdje sam imao potrebu reći i ukazati na određene nelogičnosti koje mene kao saborskom zastupniku priječe da dignem ruku, kao što ste vi imali prije isto taj jedan [[Upadica Petrov: Vrijeme.]] zazor ajmo reći pa ste glasali drugačije. Hvala lijepa. Gospodine Miljeniću, vi ste u vašoj raspravi u biti po meni opravdano zatražili da se ne diže bjanko ruka, pogotovo ne nakon ovoliko nelogičnosti koje ste u raspravi pobrojali i od toga da jedni su imali određeni tretman, da drugi nisu, pri tom mislim na ekspresni pritvor zbog utjecaja na svjedoke, a nakon toga ta ista osoba koja je to je recimo nevjerojatan paradoks, ta osoba je radila, sada je osumnjičenica isto, radila je ispred Ureda hrvatskog premijera Plenkovića, onda je de facto uvela Cvitana na onu press konferenciju koju su zajedno održali da uđe u njegov ured. Ona nije mogla utjecati na svjedoke, a tamo je radila cijelo vrijeme i još kažem kao tajnica premijera imala je određeni autoritet. A sa druge strane SAucha koji nije radio, koji više nije imao nikakve formalne ingerencije nad osobama koje su tamo u uredu i koji su eventualni svjedoci, on je po odvjetništvu mogao utjecati na svjedoke. Znači čim se takve stvari stavljaju jedne uz druge, normalno je da preispitujete svoje odluke i normalno je da mi svi preispitujemo svoje odluke. Jer da je automatizmom skidanje imuniteta onda bi tako pisalo u zakonu da automatizmom Sabor skida imunitet zastupniku za te i te slučajeve. Ovdje ipak Sabor, odnosno zastupnici trebaju donesti odluku. I kada se sve ovo stavi u kontekst i kada se uspoređuje, normalno je da preispitujete svoje odluku i svoje odluke i da ćete tako raditi u budućnosti. I vjerujem isto tako i ja ali i svi drugi zastupnici u ovom Saboru. Hvala lijepa. Dakle ja sam stvarno i ono što sam prvo rekao, uvjeren sam da ovdje politizacije, pogotovo ne od političkih stranaka, dakle od političara nema. I to je nešto što mislim da trebamo držati sa strane. I da se ovdje radilo sam o istragama, ja vjerojatno danas ne bih ni raspravljao jer to je nešto što kada gledate logički, O.K, pa neka se istraži pa će se vidjeti što je stvarno. Saucha je bio tamo 7 dana, mogao je biti i duže. Da je bilo 50 svjedoka bio bi 6 mjeseci. Nakon toga, mi dobivamo ovaj drugi zahtjev koji je kontradiktoran onom prvom. Pa čemu ćemo vjerovati? Onaj prvi se utemelji na iskazu tajnice, ako već govorimo o tome a po drugom ispada da je ona supočiniteljica. Pa to je loše odrađen posao jer se pred nas zastupnike postavio zahtjev koji nije bio dorađen. To je moj problem. Ja hoću znati kada odlučujem koja je njezina uloga, koja je njegova. Ja znam da se zato vodi istraga da bi se to utvrdilo do kraja. Ali ako mi predlažeš da ti dam ovlast za istragu onda mi reci barem o čemu se radi a nemoj mi slati poruku on je učinio sve sam a ovo je krasna svjedokinja. Njega hoću pritvoriti da ne bi utjecao na svjedoke a nju puštam da dalje radi to do kraja. Mislim to je od početka bilo nelogično. O.K., ja sam i tada digao ruku, jesam, jer sam vjerovao O.K, sigurno ima tu još nešto. Onda sam shvatio da, ima još nešto, suprotan nalaz vještaka, poligraf, tajnica koja postaje nešto drugo i tako dalje. I to je ono što je loše. Pustimo, neka se završi prvi postupak, neka ide, pa idemo pa će se poslije, tu nema zastare. Mislim ima je ali ona je tako dugačka da sigurno neće doći do nje.

Postoji Zakon za državne dužnosnike, to je Zakon o sprječavanju sukoba interesa koji kaže da se državni dužnosnik ne samo ne smije naći u sukobu interesa nego mora činiti sve da se ne bi našao u potencijalnom sukobu interesa, u potencijalnom sukobu interesa. Stavimo, promotrimo tu stvar, ovu stvar s ovog aspekta. Državni odvjetnik djeluje po liniji javnog interesa a javni interes je progon počinitelja kaznenih djela. Ali on ima i privatni interes da bude reizabran, to je ljudski interes, to je normalan interes pa da djeluje po jednoj liniji dopadanja onima koji bi ga mogli ili trebali reimenovati. Ajmo ga izvaditi iz te situacije kao što zakon nalaže dužnosnicima da ne smiju ući u potencijalni sukob interesa. Napravimo zakon da ni državni odvjetnik ne može ući u potencijalni sukob interesa nego da djeluje samo i isključivo u javnom interesu, da nikada nitko ne može posumnjati da taj čovjek djeluje tako kao da se želi dopasti vladajućima, učiniti ćemo mu uslugu.

Kolega Miljenić, ja mislim da ne treba samo mijenjati praksu ovdje u Hrvatskom saboru, među nama saborskim zastupnicima i vezano za naše imunitete, mislim da treba mijenjati praksu u cjelokupnom sustavu rada DORH-a, Zakona o kaznenom postupku, ovlastima DORH-a u istrazi. Jer znate, kada jedanput vam u vas uperi prstom DORH, dakle glavni državni tužilac ili ravnateljica USKOK-a, pa kada čujete od svog odvjetnika, kada se konzultirate, kada čujete ovako jednu ocjenu kada vam kaže, gledajte vi se sada morate pomiriti s time da pred vama slijedi proces i da će to trajati godinama, vjerujte mi to je gore nego sama kazna zatvora. Dakle, ovlasti koje DORH ima u predistražnim, tj. u istražnim radnjama prije suđenja su takve da okrivljenik nema apsolutno nikakva prava. Dakle presumpcija nevinosti, načelo jednakosti oružja, više to u Hrvatskoj ne postoji. I reći ću vam još jednu stvar, mislim da treba uvesti neku vrstu nadzor nad radom DORH-a i da se mi moramo prestati skrivati, tj. trebamo se prestati skrivati iz floskule o tome da se radi o nekoj vrhonaravnoj struci. Mi jedanput godišnje ovdje tu raspravljamo o izvješću o radu DORH, to je u potpunosti nedovoljno. Treba uvesti neku vrstu građanskog nadzora, kontinuiranog i sustavnog nad radom DORH koji bi stalno preispitivao jesu li njihove optužnice, tj. ne optužnice nego njihove istrage opravdane ili ne jer u suprotnome ljudi provedu po 500 dana u Remetincu i nikome

a kontrolor je sud i to je jedini način. Dakle sud mora imati još jaču ulogu i za to se mogu založiti upravo u kontroli rada. Mnoge zemlje imaju rješenje gdje je državno odvjetništvo dio izvršne vlasti. Imaju i to su visoko razvijene i demokratske zemlje. Zašto? Zato što imate sud nepristrani koji će na koncu donijeti odluku i to je također možda put, o tom treba razgovarati. Ali mi trebamo biti u situaciji da maknemo estradizaciju ovu. Ovo što se i događa u vašem predmetu i mnogim drugim je estradizacija, je situacija gdje se zapravo sudi na ulici umjesto u sudnici. To je loše. Jedan od razloga zašto ću biti protiv je to što je nakon, što je došao zahtjev za skidanje imuniteta, počeli su curit detalji koje vi niste ni imali. Dakle, mogli su doći samo s jedne strane i to nije dobro. Ovaj predmet se ne smije voditi u javnosti. I tu okrivljenik nema isto oružje i to nije dobro. Ali kažem u demokratskim zemljama za to postoji sud koji će kazniti i jednu i drugu stranu ako to rade. Sud koji će zajamčiti da vaša ljudska prava ne budu povrijeđena. I to sam siguran da ćemo svi zajedno raditi. Ovdje ja i neću govoriti o lošem radu i to sam rekao. Jednostavno neke stvari kad se rade brzo može se pogriješiti. U čemu je problem? Problem je u tome što smo mi ovdje na neki način bili zavedeni i to je moj problem. Ja i dalje ne znam da li ste vi to napravili ili ne i zapravo me se ne tiče. Ali hoću da vam bude suđeno u jednom korektnom postupku i ako ste krivi da idete u zatvor ili gdje već, ako niste ne kao i svaki drugi.

Jedna je tajnica, jedan je Saucha. Po zakonu hajmo reći stvarnosti u vrijeme dok Saucha nije bio u Vladi on to nije mogao raditi. Znači, nema drugih osumnjičenika. E sad, budući da je Saucha ranije bio u Vladi onda se sugerira ova nelogičnost koju je primijetio Orsat Miljenić, da je on 117 naloga sam krao za sebe, onda par skupa s njom, a onda je ona sama nastavila bez njega to raditi. Međutim, logika stvari nalaže da je ovaj drugi optužni prijedlog izmijenjen upravo zato jer se uočilo da je tajnica nesporno krala tu lovu i zato se odjedanput nju stavlja kao suučesnika, a u prethodnom zahtjevu ne zato jer se tada nije znalo da je tajnica zapravo nesporni krivac. I puno je logičnije da je recimo tajnica cijelo vrijeme krala lovu, nego da je prvo samo Saucha u 117 slučajeva, pa onda u njih desetak Saucha i ona zajedno, pa onda samo ona. Ovaj DORH-ov prijedlog je vrlo, vrlo čudan. A i čudno je ono što se govorilo i kod vještačenja potpisa da su svi potpisi na 117 naloga jedan identičan drugom.

Ja bih ovdje samo apelirao da ne idemo i da ne pokušavamo bit suci. Dakle, ne uzimajući nikog u obranu itd. mislim da nije dobro da prozivamo tajnicu ili bilo koga, jer mi ne znamo tko je što napravio, kao što ni ne znamo ni što je napravio Tomislav Saucha. Dakle, mislim da se ovdje u raspravi i nadam se da sam se ja držao toga trebamo ograničiti na kvalitetu materijala koju smo dobili jer to je ono. Mi odlučujemo samo o jednoj formalnoj i nemamo ovlast i ne smijemo ulaziti u dubinu toga. Ali ako iz te forme proizlazi kontradiktornost, ako nismo s njom zadovoljni onda to trebamo reći i razgovarati i prema tome zauzeti stav jesmo li za ili ne. Ali nije dobro da mi ovdje koristimo za ulazak, koristimo priliku za ulazak u meritum, da raspravljamo o ovom ili onom. Na koncu to je stvar za sud, to je stvar za stranke koje će bit pred sudom. Ja sam ovdje samo iznosio ono što meni kao saborskom zastupniku smeta u odnosu na ono što sam prvi put digao ruku. I rekao sam prvi put sam digao ruku, jer sam vjerovao slijepo u to. Kasnije kad imam dvije stvari i uspoređujem ih, a to mi je posao da ih uspoređuje, onda imam problem i zato neću dignut drugi put ruku. Ali ovdje svak' će odlučit za sebe. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će za završnu riječ zastupnik Arsen Bauk. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani kolegice i kolege zastupnici. Da se izrazim jezikom vještaka, Klub zastupnika SDP-a vrlo vjerojatno, gotovo sigurno neće glasati za ovo izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva, odnosno bit će protiv skidanja imuniteta, dodatnog skidanja imuniteta zastupniku Tomislavu Sauchi kao što bi i u bilo kojem drugom slučaju neovisno o stranačkoj pripadnosti zastupnika bili za sličan slučaj zato što smo to najavili odmah nakon što smo saznali za nove okolnosti koje su uslijedile nakon što je Hrvatski sabor dao odobrenje za lišavanje slobode zastupnika Tomislava Sauche u ovom slučaju. Rezultat je to našeg smanjenog povjerenja u rad Državnog odvjetništva u ovom slučaju nakon saznanja koje smo imali. Smatramo da praksu koja je do sada bila treba preispitati i promijeniti. U stvari te prakse više nema, jer ako ostane kod onakvog izjašnjavanja zastupnika kakvo je bilo na Mandatno-imunitetnom povjerenstvu onda će vladajuća većina skinuti imunitet zastupniku opozicije u jednom procesu za koji više nismo uvjereni da ga nije zahvatila kako je kolega Miljenić rekao estradizacija. Inače, već dugo vremena u dva saziva Hrvatskog sabora u dnevnom redu negdje u dvoznamenkastom rednom broju točke kiseli se Izvješće o radu Državnog odvjetništva za 2015. godinu. U jednom komentaru kolega Bačić je rekao da ćemo o njemu raspravljati kada ne budemo vrući od afere Dnevnice.

Ja sam uputio u ime kluba SDP-a pismo predsjedniku Sabora odnosno zamolbu da se po pitanju imuniteta organizira sastanak predstavnika klubova i da dogovorimo novu praksu. Voljeli bi da se taj sastanak održi prije glasanja o ovoj točki ako je moguće, da preispitujemo praksu ne samo kod skidanja imuniteta na zahtjev DORH-a nego i kod privatnih tužbi i kod građanskih parnica koje se vode protiv zastupnika zbog izgovorene riječi u Hrvatskom saboru. Također kriteriji po kojima ćemo se mi voditi prilikom odlučivanja i prilikom glasanja bit će jedan, jeli nužno, jeli društveno nužno da tako kažem da se postupak protiv zastupnika vodi dok mu traje mandat ili će bez ikakve štete za društvo i državu se to može napraviti i nakon mandata. I drugo, hoće li zastupnik ili zastupnici imati pravedniji proces kada su zastupnici ili kada se povuku iz politike i to prestanu biti. U ovome slučaju na oba pitanja koja smo sami sebi postavili odgovor je ne, odgovor je takav da se glasa kada bude glasanje protiv. Također želim reći da ovo nije upravni postupak. Hrvatski sabor kakvu god odluku da donese na glasanje u ovom slučaju donijet će odluku koja je ustavna, zakonita ona može biti dobra ili loša, ali je ustavna ili zakonita.

Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Uvaženi kolega Bauk. Da, moram se samo jednom rečenicom osvrnuti na raspravu kolege Orsata Miljenića, apsolutno se slažem i podržavam tu raspravu, nažalost jedan dio zastupnika danas ovdje se stavio u najmanju ruku kao porotnici, suci porotnici i jedan dio, a vi ste zaista jako korektno po tom pitanju i što se tiče kolege Sauche i što se tiče tajnice i bilo koga drugoga. Ja osobno da budem iskren mislim da uopće saborskog imuniteta ne bi trebalo postojati ja tako mislim. Zašto bi saborski zastupnik točku ranije smo imali jednu gdje smo saborskim zastupnicima ovdje koji rade za dobrobit ukidali ili nismo, već prethodni već u par saziva ukidamo puste ovlasti, zakone, brinemo kolike će dnevnice imati, što ovo, što ono, a ovdje ih štitimo za razliku od drugih građana za imunitet i za neka djela. No, slažem se i to ako je, ali neprimjerena je dosadašnja praksa slažem se i u segmentu jednom drugom, a to je kada ide privatna tužba prema saborskom zastupniku ako neki saborski zastupnik nekog privatnika oštetio za milijunske iznose, mi u pravilu nismo skidali imunitet što nije pošten. Možda je ta neka privatna tamo tvrtka ugašena zbog nekog saborskog zastupnika kojega smo mi štitili ovdje imunitetom, možda je njegova tvrtka i cijela obitelj tamo uništena, a mi ga štitili ovdje imunitetom. I o tome treba raspravljati i o takvom modelu ubuduće prakse treba uistinu raspraviti jer nije pošteno da na taj način se odnosimo i prema kolegama koji su u privatnim tužbama nekome napravili zaista štetu.

Što se tiče ovoga što ste rekli ja se s vama u potpunosti slažem, čak i o ovome što ste rekli za imunitet, s time se baš, dakle mi de facto imuniteta od države, državnih tijela nismo ni imali.

Iznimke je bio tamo negdje mjesec dana pred izbore 2011. zastupnik Čehok tri tjedna pred izbore ili čak možda zadnji tjedan mandatno se nije sastalo pa mu nije skinut imunitet pa je izgubio mandat nakon izbora, dakle nakon par tjedana. Prema tome to je jedno. I kolega Stazić je u svojoj raspravi govorio o tome kako je nastao imunitet, dakle da se parlament štiti od kralja, jesam dobro to citirao gospodine Staziću. Što se tiče imuniteta da još nešto kažemo, on vas ne štiti od nikakvog progona, on samo taj možebitni progon odgađa dok vam prestane mandat. Dakle ako je netko tužen i po privatnoj tužbi, on će kada mu prestane mandat na sud, nema zastare, prema tome odgovarat će kad-tad. Dakle mi imamo skinut imunitet za 117 putnih naloga i sa se traži još za 8 i za još jedan ugovor.

Kolega Bauk, izgleda da mi imamo svi isto stajalište što se tiče rada DORH-a. Dakle mi svi sumnjamo u rad DORH-a i ja imam opravdane sumnje da sumnjam u njihov rad. Evo ovako, ja nikako ne bih volio biti kolegi Sauchi u koži. Znači jedan mladi čovjek koji je u politici i koji hoda ovim svojim gradom da mora gledati poglede optužujuće da li skreće, da li ne skreće, ne ulazim u to. Meni bi bilo jako neugodno. Ja živim u prostoru, netko to zove ruralni, neki zovu ratni, neki zovu Slavonija, neko zove jedan moj dio domovine. Ja tamo mogu hodati uzdignute glave ma kako me tko gledao. Zato što sam ponosan na sve ono što sam napravio. I čak i oni koji me optužuju i onda sam ponosan. Upravo smo o tome raspravljali cijeli dan. Na koji način? Pa da nam se ovakve stvari ne događaju. I ako nam se događaju ovakve stvari, ovakve sumnje, ovakva događanja. To treba hitno procesuirati odagnati svaku sumnju ako nije počinio ili dokazati ako je, što hitnije i riješite ga tog Damoklovog mača koji mu visi nad glavom jer veliki teret je nad njim. A što se tiče DORH-a, pošto smo mi svi utvrdili već da on nije dosljedan, nije transparentan ili kakav već inače u svome radu, pa valjda bi nam bio red pa da više dođe ovdje i da nam podnese izvješće za tu 2015. godinu kada je, radilo se ono što se nije trebalo raditi. Pa zanimljivo je to pitanje da li je bolje da smo svi nezadovoljni ili da su jedni zadovoljni a drugi nezadovoljni. To je uvijek u takvim institucijama dvosjekli mač. Ali onaj tko se prihvati te dužnosti mora biti svjestan da će u pravilu svi biti nezadovoljni. Mi smo konkretnim ovim slučajem nezadovoljni. Nemamo mogućnost utjecaja na rad za ono što je skinut imunitet. Dakle taj postupak može ići najnormalnije dalje. Dali smo podršku i u zahtjevu koji nam je bio malo i preoštar po našem mišljenju ali smo ostali šokirani kada smo ga vidjeli da se nismo ni snašli. Maltene, evo kolega Saucha je rekao da nas je i zamolio da to ide što prije. I tu smo dali povjerenje. Završeno je dakle ispitivanje svjedoka, kolega Saucha je izašao iz Remetinca, došao je tu prvi put u Saboru, naravno sve su ga kamere uslikale, nekako je to sve skupa izgledalo, ne znam kako. I onda su došla ova saznanja da je toga bilo i kasnije i ova zajednička pressica. I naravno da tu moramo tražiti dodatna objašnjenja. Što se tiče rada za 2015. godinu ne odlučujemo mi kada će on doći na dnevni red. Ja sam dva puta predsjedavao Odborom za pravosuđe kada sam to stavio na dnevni red. Jednom ste i vi glasali protiv da to bude na dnevnom redu u onom prošlom sazivu. Sada nije bilo glasanje protiv, sada smo to izvješće primili na znanje, odnosno tako je predložio odbor. A što se tiče ovoga što ste rekli da to treba biti što prije gotovo i da treba se skinuti taj Damoklov mač, pa da, dakle imamo postupak koji je u tijeku za koji je skinut imunitet i neka ga se završi.

Poštovani kolega Bauk, točno ste me citirali, rekao sam da nije možda najbolje vrijeme raspravljati, tako sam rekao u vrućim uvjetima kada državno odvjetništvo ispituje aferu koja se događa u vrhu izvršne vlasti, tj. u Uredu premijera pa da onda ne bi bili saborski zastupnici optuženi da su pod tim dojmom raspravljali o radu državnog odvjetnika za 2015. godinu. Otišao je kolega Miljenić, slažem se s njime, da nije dobro smanjivati ovlasti državnog odvjetništva, da je bolje snažiti neovisnost hrvatskog pravosuđa pa da se sud ne libi odbiti optužnicu ukoliko ona nije utemeljena jer smo svjedoci da puno puta sud, linijom manjeg otpora propušta optužnicu pa onda u dokaznom postupku se nek utvrdi da li postoji doista krivnja ili ne. Prema tome, ja mislim da mi trebamo osnažiti i potaknuti hrvatsko pravosuđe, sudove da postupaju i prema optužnicama koje dolaze od državnog odvjetništva na način kako bi tu postupali da nije s druge strane, da ne odlučuju o optužbama koje dolaze iz DORH-a. Prema tome nisam za smanjivanje njihovih ovlasti ali jesam za snaženje neovisnosti pravosuđa i da u tom smislu i mi kao dio zakonodavne vlasti doprinesemo takvom stavu hrvatskoga pravosuđa. I treća stvar što sam vam htio reći, mislim da je bilo tijekom jutra a to ste čini mi se i vi spomenuli, da bi bilo dobro da se u slučajevima kada se traži skidanje imuniteta zastupnicima dok traje mandat ne omogući i ne skida imunitet, kada završi mandat da se onda u to krene. Ja mislim, ne bih se sa time složio, naime, ima jedna poslovica koja kaže da je spora pravda zapravo nepravda.

Jedna je da je i ranije zakukurikao završio bi u loncu. To je, više sa naše strane. To je bila šala. Druga je, da je pametniji poslao bi ovo nakon izbora. Ja sam pokušao u, dakle ovo što sam vas točno citirao to sam uzeo kao jedan od argumenata u stvari i to ću koristiti kada i ako ikad nekad, ne prejudiciram, po zakonu vjerojatnosti je moguće da nekada dođe i za nekog od zastupnika iz vladajuće većine, evo neću reći ni iz koje stranke pa onda ćemo mi morati testirati ovu našu praksu. I zamislite sada situaciju da mi opet budemo protiv a da vi svome skidate za. Moguće je, ali nemojte onda promijeniti, dakle možemo sada razgovarati u praksi. Ja bih da si postavimo dva ključna pitanja kada budemo o tome odlučivali i da pokušamo dobiti odgovor na njih. Prvo je, je li djelo takvo da je nužno da se procesuira odmah? Ovo crtanje grafita, pa čak i ovo što je imao gospodin Culej. A mislim da nije, dakle da će pravda biti i ako bude kasnija neće biti nepravda. Drugo pitanje je je li proces estradiziran ili je li on toliko politički kontaminiran da bi možda bio pravedniji za osobu o kojoj se radi kada on izađe iz politike. Dakle, mi smo došli u stvari u situaciju da smo obrnuli priču, dakle da javne osobe imaju čak i manju mogućnost na pravedno suđenje nego ove nejavne. Dakle, možda. Ne tvrdim to. To moram još dodatno analizirati, ali to je jedna od mogućnosti o kojoj bi trebalo raspraviti. Gospodine Bauk, ja ne bih ulazio u raspravu oko suđenja, ja tu vjerujem da svi imamo odnosno bar bi tako trebalo biti da svi javne i nejavne osobe da imaju isti status na sudu. Ali sam siguran da u ovom predpostupku javne osobe, a što smo vidjeli i iz slučaja zadnjeg gospodina Sauche imaju drugačiji status. Prati ih se, izvještava se, donose se zaključci, rade se posebne emisije, svatko ima svoj stav. I siguran sam, siguran sam da u takvim uvjetima niti odvjetništvo ne radi kao što to radi u drugim slučajevima. Pod većim je pritiskom, rekao sam već jednom teže je priznati grešku, teže je reći ono što je svima očito, nismo odradili ono kako se trebalo odraditi zbog toga što se onda podrazumijeva da će se oko toga voditi i dalje rasprava i da slijede određene političke konzekvence i za one koji su grešku napravili. Tako da apsolutno se slažem sa vama da određena kaznena djela nema nikakvog razloga da ako naravno nisu teška ili ako ih osoba ne može ponovo činiti da se ne napravi ovo što ste vi rekli. Ako se grafitira i za tri godine se može provesti postupak i nikome ništa. I zato još jednom drago mi je da ste podnijeli zahtjev predsjednicima klubova u Hrvatskom saboru da se analizira praksa, da se donesu neki zaključci. Jer ovdje ne dižemo ruku automatizmom nego zbog neke logike. A očito je da ova logika ne valja koju smo do sada primjenjivali, jer inače ne bi imali ove probleme i ne bi se otvarala ova pitanja.

Ja vjerujem ili bi barem tako trebalo biti, onda ne vjerujete, otprilike. To mi je, tako ste počeli. Dakle, što se tiče grafitiranja kolega Pernar je u uvodnom izlaganju nepravedno optužio HDZ da je Dalmacija puna njihovih grafita, to moram. Dalmacija je puna Hajdukovih grafita, to je točno što nije uopće ni loše, ali dobro. I ako bi slučajno bio kao što je on prizivao osuđen na ovaj dobrotvorni rad, onda može crtat, nastavit crtat te grafite dole. To bi moglo bit. … [[Upadica sa strane, ne čuje se.]] Naravno, naravno. Što se tiče vaše misli da netko ne želi priznati grešku ona je u stvari, onda bi mi morali u stvari podnijeti konzekvence malo jače prema osobi koja ne želi priznati grešku pa je spremna nekome za koga vjeruje da nije kriv inzistirati na daljem progonu. Dakle, to je vrlo teška optužba koju ja ne mogu izreći, koju ja ne želim izreći i koju ja ako sam odgovoran političar ne smijem izreći ako nisam spreman napraviti sljedeći korak tako da tražite ostavku i smjenu te osobe pa čak i kazneni progon zbog zlouporabe položaja. To je to. Dakle nemojmo, dakle ili pričajmo na način, dakle ja vrlo pažljivo biram riječi ne govorim o nepovjerenju u radu, nego o smanjenom povjerenju. Jer uvijek može bit sljedeće pitanje a šta ćete napraviti kad ste to rekli? Prema tome, ono kada baciš atomsku bombu nemoj se čudit radijaciji otprilike, a ja atomske bombe trudim se ne bacati osim ako nemam baš ovo zaštitno odijelo za radijaciju. Zaključujem raspravu nakon filozofskih misli. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Sutra nastavljamo sa radom u 9,30 sa točkom Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.